Prosím nyní pan kolega Benešík řádně v rozpravě. Děkuji vám, pane místopředsedo. Jsem velmi rád, že tato diskuze zde probíhá.

Vidíme to všude. Firmy hledají odborníky, kteří znají svojí odbornost, ale také jsou jazykově vybaveni. Jsem rád, že tady zaznívá, že se shodneme na tom, že jazykové vzdělávání i když klíčem je samozřejmě kvalitní vzdělávání ve školách není to jediné.

Tím jsem vyčerpal rozpravu k této věci.

Všichni to asi víte, že nepocházím ze školského prostředí.

To bude pro mne osobně známkou toho, že došlo ke zlepšení. A toto já osobně vidím v tuto chvíli velmi daleko. Odezva ze svazu průmyslu, od manažerů průmyslových podniku i jiných firem, je pořád stejná.

A to je ta příčina.

Nemohu tedy souhlasit s tím, že ta situace se lepší. Ona je minimálně stejná.

Děkuji. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak.

Takže mé čekání je evidentně marné...